Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Souhlasím s ministrem Stanjurou, proto to tady říkám, že pokud by to prošlo a Německo udělalo ten fond, tak ty naše firmy končí, protože jsou nekonkurenceschopné na tom trhu. Ale pane ministře, co když to společné evropské řešení nebude? A já jsem tady v tom pesimista. Já se bojím, že se prostě 27 států nebude schopno dohodnout, protože každý stát má státní rozpočet v jiném stavu, někdo v lepším, například Německo, někdo v katastrofickém, například Řecko nebo Itálie. A prostě bude to problém se dohodnout, aby se 27 států dohodlo. Neudělali nic a nechali ty firmy padnout. A jsme na začátku toho, kdy začínají padat. A vy sami jste říkali přece, když nebude společné evropské řešení, budeme mít národní řešení. Zní to velmi jednoduše, ale vím, že je to velmi složité, a rozumím tomu. Ale něco udělat musíme. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. S faktickou poznámkou ještě vystoupí pan ministr financí. Prosím, máte slovo. My už jsme rozhodli o zastropování, u nás to není plán.

Pro malé a střední podniky, které nejsou na nízkém napětí, platí to, co jsme dohodli na evropské úrovni. Ale pozor, je to na měsíční bázi. To znamená, reálně to může být až 90 %, protože měly ekonomicky úspěšnější roky, kdy třeba byla vyšší produkce, a mohou to měnit na měsíční bázi, nemusí vybrat celý rok. To je významná pomoc. Součástí této novely je těch 30 miliard pro velké firmy. Takže už dneska doplňujeme to evropské řešení, kde se nám povedlo například vyjednat tu pomoc pro malé a střední do těch 80 % v nejvyšší spotřebě v posledních pěti letech na měsíční bázi, a to není málo. Ten problém reálně existuje, já ho nezlehčuji, jenom říkám, že to řešení hledáme ve spolupráci s ostatními státy.

Já vám děkuji.

Já vám děkuji za trpělivost. A nyní prosím, pane místopředsedo, vaše přihláška s přednostním právem. Máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už jsem si nebral faktickou, ale předtím, než řeknu to, co jsem říci chtěl, tak ještě dovolte krátkou reakci. Máte pravdu, pane ministře, v tom, že se nesmírně těžko soupeří s Německem a že fakticky žádná evropská země nemá šanci vzdorovat tomu, pokud Německo se rozhodne masivně podporovat svoji ekonomiku.

Nejsme schopni toto ufinancovat.

Teď máte pětinásobně větší inflaci. A všimněte si, že neříkáme, že to je Fialova drahota. A mohl bych pokračovat třeba i tím rozpočtem, který nakonec bude plus minus podobný, jako jsme navrhovali my. Vidíte, že to není jednoduché. A já to neříkám se škodolibostí, já to jenom říkám, že ty časy se mění a že ono se to jednoduše kritizuje a potom se daleko náročněji tvoří. A já vám to nezazlívám, že to máte v tuto chvíli náročné, respektive nezávidím vám to, abych byl přesný. Ale pojďme se podívat k tomu, co jsem chtěl říci, a to bude vysloveně faktické, jsme ve třetím čtení, a já se budu věnovat pouze těm 30 miliardám, které jsme bohužel v tom druhém čtení nestačili projednat, ačkoliv jsem se zde na to ptal. Chtěl jsem vědět, jak to bude s tou podporou podnikatelů.

Odpovědi jsme se nedočkali. Ale pravda, že pár desítek minut před koncem druhého čtení, schůze, se to tam načetlo. Ono nic jiného nezbývá, protože lepší něco než nic. Ale co se týká zrovna objemu těchto peněz, tak se nedomnívám, že to je řešeno správně.

Opět bych mohl připomenout to, že podnikatelé jedou ve velmi vážných problémech už třetím rokem.

Desítky programů byly a neustále jsme vymýšleli, jak to udělat s náklady, ať už se jednalo o náklady personálního charakteru, ostatní provozní náklady, případně jak pomoci v rámci splácení investic.